Nastane to, před čím jsem zde opakovaně varovala, tedy začne se škrtat.

Je zjevné, že v ohrožení je nejen naše renomé coby spolehlivého a seriózního partnera, ale hlavně naše bezpečnost, protože potřeba modernizace armády je velmi akutní, a pokud do ní nebudeme investovat, ochota Aliance poskytovat nám jistotu bude klesat. Vím, že řada z vás si toho je vědoma, přesto bohužel návrh na zákonné zakotvení obranných výdajů ve výši 2 % HDP v minulosti schválen nebyl. Pokud to ale s obranou naší země myslíme vážně a pokud nechceme opakovat stejnou chybu z minulosti, ke které se ODS přihlásila, že to skutečně byla chyba, že jsme i my byli nuceni škrtat, a škrtali jsme právě na obraně, nechceme prohlubovat vnitřní dluh armády, který v současné chvíli má. A je skutečně nejvyšší čas na to, abychom dali jistotu, že se tak nestane, a to zvláště s ohledem na to, že vláda bohužel uhýbá ze svých závazků. Odpovědnost za to neseme my poslanci. Proto vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám, abychom projednali tento znovupředložený návrh zákona a schválili jej tak, jak bylo navrženo.

Děkuji vám za pozornost a za případnou podporu toho mého návrhu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo schváleno.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Čili budeme tedy postupovat podle schváleného pořadu schůze v rámci politického grémia.

Návrh paní kolegyně Černochové jako alternativa číslo jedna. Rozhodneme v hlasování číslo 206. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.